Budeme tedy hlasovat o tom, zda souhlasíme s přítomností pana guvernéra při projednávání bodů, které jsem právě uvedl.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy otevírám bod 5, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, sněmovní tisk 398/5, vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 398/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozeslány do vaší pošty. Já zde vítám pana senátora Vilímce, který už vchází do dveří.

Nejprve bych tedy požádal, aby se slova ujal pan senátor Vladislav Vilímec. Prosím, pane senátore.